Než se vrátíme k projednávání přerušeného bodu, tak v souvislosti s tou zdravotní pauzou, kterou jsme tady teď měli, dám ještě mimořádně slovo paní poslankyni Pastuchové, která nám řekne informaci, která pro nás všechny může být jednou užitečná. Prosím, paní poslankyně.

Pokud byste chtěli kdokoliv proškolit, jsme vám všichni zdravotníci, záchranáři, co jsme tady, k dispozici. Děkuji, paní poslankyni. A nyní se vracíme k projednávání našeho bodu. Přerušili jsme...

Děkujeme. Děkujeme za dobrou zprávu. Bude pokračovat ve svém vystoupení pan poslanec Sklenák. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Tak doufejme, že vše bude v pořádku. A já už tedy jen na závěr v krátkosti zrekapituluji. Já bych vás velmi chtěl požádat o podporu, případně alespoň o zvážení podpory pozměňovacího návrhu, který je označen jako A1 totožný s F4, což je tedy, opakuji, pozměňovací návrh, který vrací tu právní úpravu do stavu, ve kterém byla před prosincem loňského roku. Tedy konkrétně, že úřady práce mohou, ale nemusí poskytnout část příspěvku v poukázkách. Tedy mohou v případě, že k tomu mají důvody. Vědí, že je nějaká složitá situace.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Po ní se připraví pan poslanec Kaňkovský. Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nechci nikoho přesvědčovat, protože jsem si jista, že každý máte svou hlavu. Já bych jen ráda znovu, z nového úhlu předestřela ty argumenty. Je to samozřejmě na vašem rozhodnutí.

To tak se zdá z těch hlasování na sociálním výboru, že toto podporu má, což myslím, že je opravdu to velice, velice klíčové, aby prošlo.

Prosím, nic jiného to není. A samozřejmě můžeme se takto politicky rozhodnout. Já s tím nesouhlasím.

Takže když třeba potřebují lidé zaplatit nájem a příspěvky na bydlení chodily se zpožděním, tak sbírali ty peníze, jak mohli. Jenom chci upozornit, že takovéhle technické problémy náš stát má. To tady zaznívalo opakovaně. Já nechci příliš opakovat, co už tu bylo.

Nebylo tolik lidí, kteří potřebovali směnit hotovost, aby to mohl být tak rozšířený jev.

Jsou to podnikatelé, chtějí mít zisk.

V různých krajích u různých poskytovatelů se to liší. A tohle všechno se připočítává vlastně k těm nákladům, které se generují obecně, protože pak samozřejmě takové ty levné provozovny do toho systému nechtějí vstoupit. Takové ty výprodeje. Čili skutečně ty...